85.

Poprosím, aby se znovu ujal slova pan ministr dopravy Martin Kupka. Zároveň děkuji, že zaujala místo zpravodajka zahraničního výboru, paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Pane ministře, máte slovo.

Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s více než devadesáti státy světa, nicméně San Marino mezi nimi dosud není.